Děkuji za slovo, pane předsedající.

A dovolím si ho tentokrát přečíst celý. To znamená, že článek I. Změna zákona o České národní bance.